A prosím, rozdělte vejce na dvě skupiny. To jsou dvě rozdílné kategorie.

To nejsou ti chovatelé, to nejsou ti výrobci potravin, to nejsou zemědělci. Takže jestli někdo bude porovnávat nějaké vejce atd., to jsou prostě nesmysly.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji a to byly všechny faktické poznámky v tuto chvíli, takže nyní mám přihlášku... Pan poslanec Bláha, poté paní poslankyně Balaštíková. Prosím.

Myslíte, že těm slepicím, když jich je pohromadě sto, je dobře? Tak se tam běžte podívat, abyste to viděli.

Tak to prostě běžně funguje.

Děkuji a prosím paní poslankyni Balaštíkovou, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou s faktickou poznámkou. Paní poslankyně říká, že je to omyl, takže nic.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající.

Uvědomil jsem si totiž, že dvě cílené reportáže z chovu nosnic splnily očekávání zadavatelů, neboť přímo mířily na emoce občanů, kteří tyto reportáže viděli. Vůbec se nedivím tomu, že mnohým občanům naší vlasti, kteří neznají problematiku chovu drůbeže, po zhlédnutí obou reportáží v České televizi nezůstalo takzvaně oko suché. Jako zemědělský inženýr, sice více než 30 let mimo zemědělskou praxi, jsem si problematiku chovu nosnic opět osvěžil při návštěvě České zemědělské univerzity v Praze u paní profesorky Tůmové z katedry speciální zootechniky. Po konzultaci s touto odbornicí na chov drůbeže a rovněž po přečtení několika odborných statí k této problematice předkládám několik věcných argumentů, které v obou reportážích České televize nezazněly.

A tak se nabízí otázka, proč tomu tak překvapivě je. Ale ono je to jednoduché.

V té době to znamenalo v České republice obrovské investice, jejichž návratnost se počítá na asi 15 let.

V případě, že zrušíme nyní obohacené klecové chovy v naší vlasti, znamenalo by to opět obrovské investice v řádu několika miliard korun pro naše chovatele slepic a je tu také oprávněná obava z dovozu z jiných zemí Evropské unie a třetích zemí, jak už tady řekl dříve ministr zemědělství.